Samozřejmě se našel příběh legislativních výhrad.

Nyní se s přednostním právem hlásí pan ministr Marian Jurečka.

Pro nás pokud to bude garantováno, že to je ze zdrojů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, tak jsme ochotni o tomto návrhu dále jednat.

Dále přihlášeným je pan předseda Jiří Mihola. Připraví se pan poslanec Pavera. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, v podstatě všechno důležité k té věci řekl ministr zemědělství Marian Jurečka. Velmi rád bych dal přednost tady paní ministryni, kdyby chtěla reagovat, ale neviděl jsem, že by se chystala k reakci. Chystá se. Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Pavera. Chcete vystoupit, paní ministryně? S přednostním právem paní ministryně. Pak vám dám slovo . Děkuji za slovo. Nenašli jsme v rozpočtu našeho ministerstva ty asi 3 miliardy na to navýšení navíc, ale opravdu těch dalších 580 milionů bychom se museli asi dohodnout i z jiných zdrojů. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec... Děkuji za reakci paní ministryni. Zároveň bych poprosil předsedy koaličních klubů, abychom se sešli rovněž ke krátké poradě.